Co se týká krácení dotací, bohužel probíhá i u malých zemědělců.

Dotace přes agentury pro malé zemědělce.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Paverovi. To byl zatím poslední přihlášení do všeobecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já se omlouvám. Měl by být přednesen v podrobné rozpravě, kterou jsem ještě neotevřel. Pokud tímto ukončujete své závěrečné slovo, tak já otevírám podrobnou rozpravu a vy prosím teď v podrobné rozpravě předneste tento návrh usnesení. Já také děkuji.

Děkuji panu zpravodaji za přednesení návrhu usnesení. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej přednesl v podrobné rozpravě pan zpravodaj. Přivolám naše kolegy z předsálí, všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení. Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.